Já to neříkám proto, abych se posmíval. Já to říkám proto, abych se na konkrétním příkladu ohradil proti často vyslovovaným osočením, že jsme opozice za každou cenu, která v Poslanecké sněmovně nedělá nic jiného než neguje a rozbíjí rozumné návrhy vlády.

Pokud se ale nějakým božím řízením stane, že vláda předloží návrh, se kterým souhlasíme, který pokládáme za důležitý, neboť odráží ty hodnoty, za které jsme byli zvoleni a za které zápasíme, tak bez ohledu na to, jaký ministr to předkládá, bez ohledu na naše opoziční stanovisko vůči vládě jsme připraveni to podpořit a jsme připraveni dokonce ve veřejné diskusi, která je velmi živá a velmi emotivní, tento zákon hájit. Tak je tomu i v případě vládního návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny, který zachovává určitou část divoké přírody budoucím generacím. A zachování části krajiny a přírody budoucím generacím je, dámy a pánové, bytostně konzervativní téma, a my jsme konzervativní strana. Proto nemáme sebemenší důvod tento návrh nepodpořit. Doufám, že jsou ukončeny diskuse o tom, že jsme opozice za každou cenu, bez ohledu na téma. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Jak už řekl pan ministr, tak doufám, že v tomto volebním období naposledy řešíme zákon 114, resp. že tedy budeme naposledy v tomto volebním období řešit problém Šumavy.

A já tady připomenu, že nevýhoda tohoto zákona je to, že v něm jsou zahrnuty všechny národní parky, takže kdykoli když dojde k nějakému problému na Šumavě, v nějakém jiném národním parku, budeme muset otevřít zákon č. 114.

Proto my jsme od začátku říkali jako poslanecký klub KSČM, aby se jednotlivé parky z tohoto zákona vyjmuly, aby Šumava měla svůj vlastní zákon.

Nejčistší řešení by bylo opravdu vyjmout jednotlivé národní parky z tohoto návrhu zákona 114 o ochraně přírody a krajiny a vyhlašovat je samostatným zákonem, protože když budete měnit třeba právě to území těch národních parků, tak si otevřete jenom příslušný zákon a nebudete muset úplně otevírat zákon číslo 114. Já vím, že tady někdo říkal, že to úplně není pravda, ale o tom můžeme vést diskusi někdy jindy, protože teď už jsme na konci té etapy schvalování, když nám pan prezident tento zákon vrátil. Já jsem třeba přivítal i některé věci ze Senátu, když nám to Senát vrátil s pozměňovacími návrhy, nicméně tam úplně naprosto předělal účel národních parků, tak já jsem nemohl podpořit usnesení Senátu, protože tam nešlo hlasovat po jednotlivých paragrafech, jak je to možné o pozměňovacích návrzích tady v Poslanecké sněmovně. To byla zásadní chyba.

Já jsem ho nepodporoval, já jsem se zdržoval hlasování právě z toho důvodu, že ty jednotlivé národní parky nebyly vyjmuty z tohoto návrhu zákona. Říkám opravdu na rovinu, že pokud se nevyřeší tento rozpor, národní parky versus návrh zákona číslo 114, budeme se neustále točit v kruhu a jablkem sváru navždy zůstane Šumava. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Klánovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nezbývá mi nic jiného než souhlasit se svým předřečníkem. Ano, tím sporným bodem je především Šumava, Národní park Šumava. Národní park Šumava je naprosto odlišný od ostatních národních parků, odlišný především v tom to už se tady skloňovalo xkrát že jsou tam na jeho území obce a v těch obcích žijí lidé. Já jsem dostával řadu emailů, dopisů jak od podporovatelů toho návrhu zákona, tak samozřejmě od obcí, od občanů. Víte dobře, že Plzeňský kraj i Jihočeský kraj přijaly usnesení, které odmítalo ten vládní návrh zákona. Dokonce předložily svého času zvláštní zákon pro Šumavu.

Bohužel, vždycky to spadlo pod stůl, nebyla vůle Poslanecké sněmovny takovýto návrh zákona schválit. I když ne vždy souhlasím s panem prezidentem, tak v tomto mu dávám naprosto za pravdu. Zachovám se samozřejmě tak, jako jsem se zachoval vždy, a nebudu hlasovat pro tento návrh zákona, to znamená, že nebudu hlasovat proti vetu pana prezidenta.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.